Koneckonců Ministerstvo financí před pár dny zveřejnilo predikci.

Je to zneužití legislativní nouze a rovněž protestuji proti tomu, abychom to projednávali.

Děkuji za něj. Krátké doplnění.